A to jste, pane ministře zemědělství, opět nepodpořil. Děkuji panu předsedovi. Teď k hlasování paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní poslankyně. Ráda bych uvedla pro stenozáznam, že jsem při posledním hlasování číslo 136 hlasovala ne, na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Obě přednostní práva. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Jeden den slevu na daních, druhý den napálení daní nahoře. Aspoň nepůsobí tolik škody. K panu ministrovi financí.

Nabíráte armády úředníků, pak samozřejmě když přidáte 32 tisíc státních zaměstnanců za tři a půl roku, tak se nemůžeme divit, že si to už nedokážete představit.

Tady řada z vás nedávno podpořila omezení prodejní doby nad 200 metrů čtverečních. Vy jste dramaticky v některých lokalitách poškodili služby, na které si lidé zvykli.

Teď jste to dramaticky zhoršili. Proč to děláte? Proč nenecháte, aby svůj život lidé plánovali sami? Co se týká útoku na pana Kučeru, já ho vyzývám, aby se neomlouval. Nedal žádné. A přesto jsme byli atakováni. 600 mld., jestli si pamatujete, údajně předchozí vlády rozkrádaly. Jestli někde 600 mld. někdo rozkrádal, tak kde jsou teď. To byste mohli dát daně 5 % a možná by ještě byly rozpočtové přebytky, kdyby to byla pravda. Stačí se jenom vrátit o tři čtyři roky zpátky, co jste všechno pokřikovali po náměstích. A za to byste se měli veřejnosti omluvit, protože svou činností, svým chováním k veřejným financím jste dokázali, že jste lhali. Než dám slovo panu ministru Babišovi, ještě mám dvě hlasování. Nejprve pan poslanec Miloš Babiš a pan poslanec Koskuba k hlasování. Je to tak? Děkuji za slovo.

Nezpochybňujete hlasování, jenom pro stenozáznam. Ano, děkuji. Pan poslanec Koskuba k hlasování. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Přibližně totéž, ale v hlasování 122. Hlasování nezpochybňuji. Děkuji. Nyní je přihlášen pan ministr Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Já říkám, že pan poslanec Kalousek lže.

Pan poslanec Kalousek odchází. Škoda.

Protože já za prvé jsem nikomu žádnou výjimku nepřidělil.

A ministr financí o tom nerozhoduje. Váš Kalousek mi přihrál daňovou pobídku?

A já to zásadně odmítám. Já jsem si nikdy nic nepřihrál! A samozřejmě Kalousek lže znovu. To se dá dohledat. A já budu trvat na tom, abyste se omluvil, protože je to sprostá lež. Standardní daňové pobídky rozhoduje CzechInvest, Ministerstvo průmyslu, a ne ministr financí. Takže to je další lež.

Děkuji panu ministrovi. To byl zatím poslední s přednostním právem.